Dnes čteme nejrůznější úvahy o tom, jak výrazně by zatížilo naše budoucí důchody ponechání současného způsobu valorizace.

Můžeme si zvolit i jiné propočty. I ty ukážou, že se nám předkládají od politiků čísla, která jsou částečně cinknutá. Jejich řešení, které navrhují je nejsnazší, protože nejsou schopni uhájit výběr daní a sociálního pojištění, protože existují kategorie budoucích důchodců, kteří platí jen minimum do důchodového fondu a spoléhají na solidaritu důchodového systému.

To už dopadne natolik zásadně na životní úroveň rodin, že to vyvolá společenskou krizi. Oproti podobné situaci v počátku devadesátých let zde určitě není odhodlání takový pokles strpět a pak tu nejsou v rodinných rozpočtech takové rezervy, jaké byly v minulosti, a po současné proběhlé inflaci, kterou většina rodin hradila vlastně z úspor. Poroste v takové situaci ekonomika, nebo se rozvine krize? Pokud vláda nebude bojovat proti inflaci všemi dostupnými prostředky a dovolí tento pokles životní úrovně všech vrstev obyvatelstva, pak na podzim budeme svědky společenské krize, která může mít velmi málo předvídatelné následky.

To také vytvoří větší zdroje pro krytí důchodů. Strukturální deficit 200 miliard a valorizace důchodů není příčinou, protože ten strukturální deficit prakticky valorizace důchodů to tvoří minimální část.

To jsou chyby vlády, z kterých plyne sekera zhruba 200 miliard korun. Vláda neudělala nic. Mohla využít zákona o cenách. Mohla využít Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podívat se na marže různých obchodníků. Nic z toho ale vláda neudělala. Ministr Stanjura si asi myslel, že mu inflace přinese zvýšené příjmy do rozpočtu, a proto nechal inflaci běžet dál. Důchodová reforma má řešit, jaký podíl bohatství společnosti připadne důchodcům. Jde o to, jaké bohatství společnost v budoucnosti vytvoří, což je zásadní, a jakým mechanismem tyto prostředky potom mezigeneračně rozdělí.

Nelze to vyloučit v této dynamické době vývoje technologií, ale bohužel nedá se na to spoléhat.

Samotný systém bude dál fungovat, ale bude se postupně snižovat náhradový poměr, tedy podíl výše starobní penze na posledním příjmu ze zaměstnání. Poroste v budoucnu i daňová a odvodová zátěž práce. To bude negativně ovlivňovat vlastní schopnost domácností na stáří si spořit. Když si spořím, současně očekávám, že mi stát něco přidá. Ovšem ten druhý je musí mít.

Jak se za Babišovy vlády snadno rozdávalo, obzvláště za covidu, jak se zde i ve světě lily do ekonomik prázdné peníze, jak se cíleně závratně zvýšila inflace, jak se vláda České republiky stala téměř ukrajinskou, tak je mi jasné, že to nemůže skončit dobře. Začínám se pomalu smiřovat s tím, že jsem zažil rudý socialismus a že ještě stíhám zažít i zelený komunismus. A každý komunismus znamená nedostatek a drahotu.

Takže na každého dříve či později dojde.

Ti, kdo nebudou mít na stáří naspořený dostatečný objem peněz a zároveň nebudou mít k dispozici rodinu, která se o ně postará, jednoduše spadnou, jak už tady řekla moje předřečnice, do sociálního systému a vznikne tlak na výdajovou stránku rozpočtu.